Děkuji.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já také budu reagovat na paní poslankyni Schillerovou, vaším prostřednictvím.

A víte proč? A nebyly to investice.

Děkuji za pozornost.

Likvidace podnikání? To fakt myslíte vážně?

To prostě nevychází.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vládo, pane ministře, kolegyně a kolegové, já bych chtěl vaším prostřednictvím k paní předsedkyni Schillerové.

Tak asi tušíte nějaký časový harmonogram, ve kterém se státní rozpočet připravuje. Vláda nastoupila 18. prosince a byla odsouzena k tomu použít váš špatně připravený rozpočet k tomu, aby ho alespoň v těch možných parametrech upravila do té podoby, se kterou s tím přichází. Myslím, že jako ministryně financí toto sama velmi dobře víte. A hovořit o ješitnosti vlády nebo pana ministra nebo něco podobného ve vašem případě, to mi přijde skutečně pokrytecké.

Pane poslanče, máte slovo. Dobrý den.

Děkuji za pozornost.

Já jsem citoval stanovisko konference rektorů.

My jsme jim ten návrh usnesení nedali.